Ale o tom nikdo nemluví, přitom je to pravda, je to tak prostě.

Je to tak a je potřeba tyto věci hlasitě říkat, abyste se probrali v té vládě. Ne tam, co říkáte vy.

No to nechápu, kde to vzali.

To si myslím, že se pousmála tedy opravdu řada občanů. Protože všichni víme, že v druhé polovině loňského roku se právě za předsednictví české vlády, Fialovy vlády, v Radě Evropské unie, se životní úroveň českých občanů zhoršila, což snad tady vidíme úplně všichni a ty statistiky to dokládají.

České předsednictví respektive české.

Českou republiku a české občany to jednoznačně fakticky poškodilo, a to i dlouhodobě.

Systém spekulací s emisními povolenkami se bude napříště vztahovat i na vytápění a na silniční dopravu.

Česká vláda nejenže toto opatření nevetovala, ale dokonce je i aktivně prosazovala, a ještě se tím veřejně chlubí. No obrovské škody!

Toto opatření opět aktivně prosadilo české předsednictví.

Tak tady mám zrovna nejnovější citát.